Pane předsedo, já jsem ale byl upozorněn několika poslanci, že je to projev mimo téma, a já musím brát v úvahu názory i jiných poslanců. A neumím ho jinak rozhodnout než v hlasování Poslanecké sněmovny. Ještě pan kolega Kalousek s přednostním právem. Pane předsedo, máte slovo.

Tak zatím prostě jenom diskutujeme o tom, jestli poslanec může, nebo nemůže mluvit k tématu, o kterém já jsem přesvědčen, že tématem je.

To, že mluvil dál, byla věc nerespektování zákona o jednacím řádu.

Já to nemohu jinak vysvětlit. To nemusí být výslovně řečeno.

Já vás odhlásím, požádám vás o novou registraci.

Počet přihlášených se stabilizoval. Ptám se, kdo je pro námitku proti postupu předsedajícího. Kdo je proti? Hlasování číslo 30. Z přítomných 106, pro 44, proti 9. Budeme tedy pokračovat v diskuzi o nákupech zdravotnického materiálu, tak jak rozhodla Poslanecká sněmovna.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji. Dámy a pánové, vážený pane předsedající, nějak jsme teď rozhodli o postupu předsedajícího. Nicméně já jsem se hlásil k faktické ještě předtím. Já se nedomnívám, že ten bod se jmenuje pouze informace o nákupech zdravotnického materiálu, a zároveň se nedomnívám, že předsedající může zúžit schválený program Sněmovny tak, jak to učinil předsedající. Nicméně Sněmovna je suverén a takto rozhodla. Nicméně si myslím, že postup předsedajícího nebyl správný. Děkuji. Pan předseda Bartoš s přednostním právem. Když jsou tady ve Sněmovně dvě síly a jedna z nich je tedy vládní koalice a strany, které ji podporují, a pak je tady nějaká opozice, která z logiky věci má těch hlasů míň, proto nevytvářela vládu, a předsedající Sněmovny se rozhodne v danou chvíli, že se mu nelíbí něco, co někdo k něčemu říká a není to k věci, budeme postupovat od příště tímto způsobem? Protože většina se dohodne, že něco se tedy nebude probírat? Děkuji paní poslankyni, že mi sem přinesla jeho kopii. Já to jako chápu. Ale když tedy je tenhle název takto explicitní a domluvíme se na tom, že tedy ano, bylo to i v tom dopise, tak jako Sněmovna se jako suverén rozhodne, že od příště, až budeme vystupovat k něčemu, co se třeba nebude líbit určité skupině poslanců, tak předsedající řekne to není k věci, odebere mu slovo, tomu člověku, a tady ta většina to třeba potvrdí? To si nemyslím, že je správný přístup, že je to správný příklad.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já budu reagovat na průběh předchozí rozpravy.

Blahopřeji vám.

Děkuji za slovo. Když začal mluvit o čínských investicích, začal mluvit o čínských aktivitách. Ať nám to vysvětlí. Já to, co udělal, beru jako velmi vážný zásah a pokus o cenzuru v Poslanecké sněmovně.

Já bych chtěl jenom poprosit pana předsedajícího, aby tady přestal cenzurovat.